Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Holomčík, poté pan poslanec Juránek. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil lehce polemizovat s panem kolegou Bendlem.

Ale ten systém, tak jak je teď postavený, těm lidem v tom lese vytrhává kontrolu nad lesem z rukou. To je ten základní problém. A já věřím tomu, že pokud se skutečně zodpovědně postavíme k té forenzní analýze, tak se nám to ukáže a my si konečně budeme moci říct ano, pojďme dělat všechno pro to, aby se naše lesy vrátily do rukou lesníků. Děkuji. Já si dovolím zareagovat na své dva předřečníky prostřednictvím předsedajícího, tak jak je to pravidlem. A chci říci, že jsem z lesnické rodiny.

A druhá věc. Máme jeden nástroj, na základě kterého jsme schopni věci analyzovat, co se stalo v kterémkoliv místě v lesích v České republice, a to je desetiletý lesní hospodářský plán. Nedomnívám se, že je k tomu třeba forenzní audit, ale myslím si, že je to velmi snadno zmapovatelné na základě všech těch kroků, které byly učiněny. A já za největší chybu považuji to, že speciálně u Lesů České republiky jsme se dopracovali k tomu, že hajný přestal být ochráncem lesa, člověkem, který se o něj stará, a stal se zadavatelem výběrových řízení. Myslím, že nad tím je třeba se zamyslet a že teď není třeba se předhánět v těch věcech, které zde jsou. Analýza se musí provést.

Prosím abychom to směřovali tímto směrem, myslím, že se v konečné fázi shodneme a že to nějakým způsobem nasměrujeme. Je to velký úkol pro pana ministra a pro lesy jako celek. Děkuji za přesné dodržení času. Pan předseda Kováčik, faktická poznámka. Paní a pánové, ta debata se vede šířeji, vede se po příčinách.

Je třeba si ale říci, kde jsou skutečné kořeny převážné většiny problémů dlouhodobě.

Váš čas, pane předsedo. Děkuji. Je omluvena, takže další na řadě je pan poslanec Jan Zahradník.